Já jsem o tom také hovořil ve veřejném prostoru.

Můžeme postupně ještě řekněme snižovat míru podpory, mít to v jednoduché formě a nedělat kroky, které by znamenaly to, že Úřad práce zase brutálně přetížíme.

Prosím.

Ovšem ty pronájmy jsou drahé, samozřejmě, je to město od města a je tady zhruba 65 % žen a asi 28 % dětí, to znamená, je otázka, jestli ty ženy si vydělají takové peníze, aby mohly zaplatit nájem z výplaty, k tomu máme školkovné, obědy a tak dále pro děti. Čili předpokládáte, že se nějakým způsobem zvýší žádosti o příspěvky na bydlení ze sociálního systému? A pokud ano, tak jestli zhruba máte představu, kolik to bude stát? Děkuji.

Bude pokračovat podpora bydlení, pokud daný člověk je opravdu v bytě, ať už fyzické, nebo právnické osoby.

Děkuji, čas vypršel.

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Pane ministře nepřítomný, ale věřím, že se budete věnovat této problematice.

Jednoduše řečeno, jedná se o zákon o pozemních komunikacích a zákon o silničním provozu, kdy tyto dva zákony jdou v problematice tatraktorů proti sobě. Proto by bylo dobré tuto výjimku z pohledu všech zemědělců legislativně ošetřit. Mimo dálnice vytváříme zbytečně nebezpečné podmínky pro ostatní účastníky silničního provozu, narušujeme plynulost provozu, vysokou spotřebou nadměrně znečišťujeme životní prostředí a také zbytečně ničíme silnice.

Děkuji.

Dále se dostáváme k interpelaci pana poslance Karla Raise a připraví se následně paní poslankyně Jana Hanzlíková. Pane poslanče, prosím. Děkuji vám.

Tak mně tady ta čísla moc nesedí.

Na rezort školství připadá pro letošek úspora 2 miliard, a přitom je potřeba vnímat, že převážná část dotací je ale na Ministerstvo školství poskytována ze zákona a jsou to v podstatě mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje, čili zase je problém, odkud se to bude brát.